To je stejný příklad.

To je opět takový střípek do populistického konání v tomto případě, stejně jako bylo před Vánoci rozdávání pokladniček na Ministerstvu financí.

Ale myslím si, že bychom se tím všichni my měli řešit a že bychom se nad tím vším měli zamyslet. Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr financí Andrej Babiš. Připraví se paní poslankyně Langšádlová. Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedo.

Proč říkáte nepravdu? Já jsem nikdy neříkal, že živnostníci jsou podvodníci. Já pro ty živnostníky něco dělám. Ano, já jim snižuji daně. A co jste udělali vy? Váš Kalousek. Vy jste vlastně tlačili do rohu, dneska v Právu na první straně...

Osm tisíc živnostníků díky vám. Takže nemluvte tady nepravdy. Pokladničky.

A ty, které jsem rozdal na ministerstvu, to dělali moji zaměstnanci, které si platím soukromě, nikdo z ministerstva.

Byl bych strašně rád, aby je pohltili, aby byl svatý pokoj.

Poprosím pana poslance Laudáta, připraví se pan poslanec Adamec s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já si myslím, pane ministře, vy jste ministr financí, tak už se začněte podle toho chovat. Jak bude politická scéna vypadat, o tom rozhodnou voliči. Zatím klobouk dolů, že vám ty vaše populistické úlety berou, naslouchají jim, ale otázka je, jak to dlouho vydržíte.

Každou drobnou věc... Vy jste opravdu tak chytrý, pro Agrofert peníze jsou, ale pro drobné podnikatele, kteří musí dělat v souladu s normami, potřebují technické normy, aby dělali kvalitní a bezpečné výrobky, tak zaplaťte si, zaplaťte si, zaplaťte si. Já bych se vás tady zeptal, co vy jste udělali pro podnikatele? Zatím jim jenom nakládáte a stavíte to tak, že tady jsou občané pro stát, a nikoliv stát pro občany. Bohužel je mi líto, zatím občané vám v tom naslouchají. Nyní tedy pan poslanec Adamec. Já říkám: Nyní tedy pan poslanec Adamec. A připraví se paní poslankyně Adamová. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, pane ministře.

Děkuji, pane ministře. Děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Adamová. Připraví se pan poslanec Benešík. Prosím, paní poslankyně.

Nicméně co se týče interpelací, to jste tady nezmínil, proč na ně nechodíte už od dubna. To, co se vám samozřejmě do toho vašeho vyjádření hodí tak, aby to bylo líbivé, abyste mohl napadal opozici, že nemá žádný svůj vlastní program, a tak dále.

Ondřej Benešík svou faktickou poznámku stahuje.

Prosím, pane ministře.

Takže zatím mám 50% účast.

Nyní tedy pan poslanec Novotný s faktickou poznámkou. Připraví se paní poslankyně Adamová.